Pokud jde o zásobování průmyslu, podle plánu těžeb tuhých paliv a dosavadních dodávek se předpokládá plnění smluvních závazků, a zároveň tedy také uspokojení potřeb trhu. Nárůst cen tuhých paliv je ale velmi těžké předpokládat. Závisí to samozřejmě mimo jiné i na vývoji války na Ukrajině. V návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině uvalila Evropská unie na dovoz ruského uhlí sankce.

Podle informací, které mám k dispozici, ale může mít tento zákaz nebo by mohl mít tento zákaz na Českou republiku nepřímý dopad kvůli tomu, že Polsko pro své energetické potřeby dováželo ročně cirka 10 až 12 milionů tun energetického černého uhlí z Ruska a Česká republika dováží přibližně 15 % své spotřeby uhlí právě z Polska. A my se zaměřujeme nyní na to, abychom zajistili dodržování pravidel vnitřního trhu Evropské unie a i dodržování těch smluv, které byly nasmlouvány. Jak už vedl pan premiér, v České republice aktuálně poptávka po tuhých palivech v domácnostech roste.

Děkuji, pane ministře, a opět je zájem o doplňující otázku. Vážený pane ministře, i když toto je i současně otázka určitě pro ministryni životního prostředí, v rámci Green Dealu a celé situace s tím spojené se samozřejmě hovoří o ukončení těžby uhlí a že bychom měli přejít na obnovitelné zdroje.

Prioritou české vlády je teď krátkodobě zajistit dostatečné dodávky energií a všech potřebných surovin tak, abychom měli dostatek všeho prioritně pro domácnosti, samozřejmě také pro kritickou infrastrukturu a nejdůležitější průmysl, a pokud to půjde, tak samozřejmě i pro bezproblémové fungování celé ekonomiky. Podnikáme v této souvislosti celou řadu kroků.

Upozorňuji, že pan poslanec Patrik Nacher je omluven, takže jeho interpelace také bude stažena. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

To je moje otázka.

Děkuji za odpověď. Já vám děkuji za dodržení času a dostanete odpověď od řádně omluveného pana ministra do 30 dnů písemně.

Prosím, máte slovo. Opět děkuji za slovo. Moje interpelace se týká dopadu zvýšení cen pohonných hmot na sociální služby. O tom už tady bylo řečeno mnoho. V současné době opravdu zažíváme velkou vlnu zdražování v podstatě všech komodit, takže nejenom pohonných hmot, ale tady jsme zažili asi největší tempo zdražování a tato situace dopadá velmi negativně na všechny rodiny, organizace, ale způsobuje i opravdu velké závažné finanční problémy sociálním službám, a to především těm terénním, které poskytují pomoc a podporu, za prvé specifickým ohroženým skupinám, a poskytují ji v přirozeném prostředí, což pro ně znamená každodenní používání automobilů. Jedná se tady především o osobní asistenci a pečovatelskou službu.

Některé ty větší sociální služby mají až čtyřicet aut, někdy i více, která každodenně najednou za klienty opravdu velký počet kilometrů, a jejich provoz je kvůli vysokým cenám pohonných hmot stále nákladnější. Děkuji za odpověď, kterou dostanu písemně. Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně, a nyní je na řadě s další interpelací pan poslanec Radek Koten. Vítám i pana ministra. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.